Děkuju, pane ministře.

A nyní bych požádala, aby nám předložený návrh zákona uvedl pan ministr kultury pan Martin Baxa. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji a omlouvám se. Děkuju, paní místopředsedkyně.

Pokud úložiště tyto povinnosti nesplní, bude odpovídat za porušení autorských práv. Dále je cílem novely přizpůsobit výjimky z autorských práv digitálnímu prostředí.

Doplňuje se podobně i skutková podstata přestupků. V souvislosti se zpřesněním úpravy takzvaných prostředníků obsahuje návrh také novelu živnostenského zákona.

To se může brzy ocitnout ve fázi odůvodněného stanoviska a hrozí, že komise následně předloží věc Soudnímu dvoru Evropské unie k uložení citelné pokuty. Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby Sněmovna tento návrh propustila do druhého čtení. Já k tomu, kolegyně a kolegové, dodám ještě jednu věc.